Pro ty z vás, kteří nejsou tak detailně informováni, jsem si dovolil připravit krátký popis jednotlivých informačních systémů, aby bylo například jasno, co který obsahuje a jak je připraven, abychom digitalizaci například nehodnotili podle jednoho jediného příkladu, tak jak tomu bylo včera. Tedy Integrační platforma stavebního řízení a Portál stavebníka. Jedná se o centrální informační systém, který zajišťuje integraci jednotlivých komponent a rovněž zapojení na již existující informační systémy veřejné správy, ať už provozované centrálně, například Portál občana, nebo lokálně na stavebních úřadech, což jsou agendové informační systémy stavebních úřadů. Kromě integrační funkce bude v rámci tohoto informačního systému fungovat i několik subsystémů. Portál stavebníka je základní komunikační platformou, na tom se jistě shodneme. Je to základní komunikační platforma pro stavebníka a zúčastněnou veřejnost, která popisuje jednotlivé komponenty navrhovaného řešení do funkčního celku, jenž umožní zrychlení a zefektivnění všech dílčích aktivit a procesů v oblasti stavební agendy. Dále Informační systém evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů. Tento systém je jednotnou centrální evidencí údajů o probíhajících povolovacích řízeních stavebních úřadů, úkonů v nich učiněných, a to jak úkonů účastníků, tak úkonů správního orgánu a vydaných rozhodnutí a opatření, dále pak informační systém evidence elektronických dokumentací. Tento systém bude sloužit k ukládání projektové a obdobné dokumentace v elektronické podobě jak ve formátu PDF, tak ve strojově čitelném formátu, který umožní ukládání těchto informací, což je důležité, ve standardu BIM. Stavebník díky evidenci získá prostor pro ukládání projektové dokumentace již v přípravné fázi stavebního záměru. Elektronické verze projektové dokumentace budou využitelné i při dalších stavebních úpravách. Při činění úkonů prostřednictvím Portálu stavebníka lze namísto přiložení elektronické projektové dokumentace na tento dokument odkázat, což zase výrazně zjednodušuje ten proces. Dalším informačním systémem je systém územního plánování a Národní geoportál územního plánování. V tomto systému budou na jednom místě a v jednom datovém standardu, což je velmi důležité, zveřejněné výstupy z územněplánovacích činností orgánů územního plánování a rovněž zajištěn přístup k nim.

A poslední je Informační systém stavebního řízení, který bude sloužit pro práci úředníků na stavebních úřadech, kteří budou v tomto systému řešit běžnou agendu stavebního řízení. Tento systém bude propojen s ostatními systémy digitalizace stavebního řízení a územního plánování tak, aby právě umožnil zjednodušit práci všem úředníkům v oblasti stavebního řízení, a bude proveden převod dat z již započatých řízení do června roku 2023 ze stávajících agendových systémů.

Členové rady digitalizace stavebního řízení a územního plánování jsou odborní zástupci z Ministerstva pro místní rozvoj, ale i další nezávislí odborníci, popřípadě zástupci některých politických stran. Vidíte, že tento poměrně možná dlouhý projev, který vás mohl i trochu znudit, je ale důsledkem toho, že se v oblasti digitalizace pouze, pouze v tomto případě, udělalo za poslední čtyři roky poměrně mnoho.

Děkuji za pozornost a přeji příjemný den.

Také bych se rád vyjádřil ke stavebnímu zákonu a k tomu, co se vlastně teď v Poslanecké sněmovně okolo stavebního zákona děje.

Já to hned samozřejmě vysvětlím a budu se vám snažit argumentovat a dokázat, že to tak skutečně je.

Vládní většina zde protlačila roční odklad již schválené novely stavebního zákona, která by do stavebního řízení vnesla konečně nějaký systém a řád a znamenala by zásadní urychlení celého procesu s pozitivními důsledky pro občany, v první řadě v podobě minimálně někde poklesu cen nemovitostí a například v Praze a ve velkých městech k zastavení obrovského růstu cen nemovitostí, bytů, kterého jsme svědky v poslední době. To jsou neskutečná čísla.

Jednak nemají na splátky, protože úroky dosahují 6, 7 %, a jednak samozřejmě roste cena bytů, takže i kdyby se zavázali, že to budou splácet do konce svého života, tak nejsou schopni si je pořídit. A já si myslím, že je naše povinnost v této věci něco udělat, aby mladí lidé viděli nějakou budoucnost, nějakou možnost pořídit si vlastní bydlení, protože pokud to nedokážeme, nestojíme za nic, a myslím si, že každá politická reprezentace každé země na světě by měla mladým lidem zajistit co nejlepší budoucnost.

Jeho roční odklad byl ovšem tím nejhorším, co se mohlo stát. Znamená nejistotu, chaos ve státní správě, další zhoršování situace.